Děkuji.

Teď jsem... Omlouvám se. Smlouvy. Pardon, smlouvy. To je návrh, ke kterému se jistě vysloví potom pan ministr. Pokud jde o rozpravu, nemám žádnou přihlášku. Pane ministře, máte slovo. Dámy a pánové, budu rád, když se vrátíte zase do sněmovny, abychom mohli hlasovat. A řeknu vám, co mě napadlo během těch vystoupení, která jsme tady tak dlouho poslouchali.

Předpokládám, že většina z vás se děsí toho, kdybychom byli konfrontováni s tímto drsným kanadským stylem.

Chtěl bych proti tomuto argumentu říct jeden takový zásadní... Vidím, že to není tak jednoduché, protože existuje jedna nadnárodní korporace, milí kolegové, do které jsme vstoupili, a ta se jmenuje Evropská unie. A to je takový příklad nadnárodní korporace, ve které kdybychom nebyli, tak by naše průměrné mzdy byly asi o 40 % nižší. A možná by vám někdo spočítal, kolik by znamenaly ztráty na našem hrubém domácím produktu.

A já tady nemohu než opakovat to, co tady říkám celou dobu. Pokud bude přijata tato dohoda, tak to bude znamenat, že se usnadní vstup českého zboží na kanadský trh, že to bude znamenat snadnější přístup našich podnikatelů na trh kanadský. Už tady padlo, že potřebujeme diverzifikaci. Kanada má podle mě obrovský potenciál. A záleží na nás, jestli ho chceme využít, nebo ne. Takže vás prosím, podpořte tu smlouvu. A doufám, že aspoň některé, nebo lépe většinu, jsem přesvědčil.

Ještě když už jsem omezil právo zpravodaje na jeho závěrečné vystoupení, tak konstatuji omluvu.

Nemáte zájem. Nechcete tedy vystoupit.

A jinak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Požádám vás o novou registraci.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ještě před hlasováním o přikázání se hlásí pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Mně to nedá. Mně to nedá, abych prostřednictvím předsedajícího nezareagoval na výtku, řečeno jemně, pana ministra Zaorálka, že jsme snad zlehčovali onu dohodu. Mělli jste, prostřednictvím pana předsedajícího pane ministře, pocit, že poslanci a poslankyně za KSČM, kteří vystupovali, velmi podrobně sdělovali obavy části veřejnosti z toho, co se také může stát, že šlo o nějaké zlehčování, tak vás ujišťuji, že tato materie bude mít ještě jedno čtení, a zdáloli se vám to jako zlehčování, přidáme, přitvrdíme.